Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 63. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Dále, aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 62 poslanců.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, tak jsem již svolal kolegy do sálu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 63. schůze určili poslance Františka Kopřivu a poslankyni Janu Černochovou. Sděluji, že do zahájení této schůze požádali o omluvení své nepřítomnosti tito poslanci a poslankyně: pan předseda Vondráček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Běhounek na základě dohody poslaneckých klubů, paní poslankyně Blažková bez udání důvodu, pan poslanec Černý ze zdravotních důvodů, pan poslanec Čižinský mezi 15. a 16. hodinou ze zdravotních důvodů, pan poslanec Faltýnek z rodinných důvodů, pan poslanec Feri mezi 15. hodinou a 16.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Grebeníček ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Hyťhová ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Jáč bez udání důvodů, paní poslankyně Kalátová z rodinných důvodů, pan poslanec Klaus ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Kozlová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Krutáková ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Majerová Zahradníková dle dohody poslaneckých klubů, paní poslankyně Matušovská ze zdravotních důvodů, pan poslanec Mihola ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Oborná ze zdravotních důvodů, pan poslanec Okleštěk ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ondráček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Podal ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pojezný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Rais z pracovních důvodů, pan poslanec Ratiborský ze zdravotních důvodů, pan poslanec Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Šlechtová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vácha ze zdravotních důvodů, pan poslanec Valenta ze zdravotních důvodů, pan poslanec Venhoda do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Votava ze zdravotních důvodů, pan poslanec Babiš z pracovních důvodů... pardon. A z členů vlády se omluvili tito: pan poslanec a předseda vlády Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan poslanec a vicepremiér Jan Hamáček ze zdravotních důvodů, paní ministryně Maláčová do 16 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Prymula do 17 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Toman ze zdravotních důvodů.

Nyní přistoupíme k projednání pořadu 63. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění. Rovněž tak nelze pořad rozšiřovat. Paní poslankyně Černochová se mi hlásila, ale to je až k té příští schůzi. Takže nyní, pokud nemá nikdo žádný návrh nebo nechce vystoupit k pořadu schůze, tak já znovu... Děkuji. Prosím o klid a budeme hlasovat o návrhu pořadu tak, jak je předložen na pozvánce. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. A nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

Předložený návrh uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k projednání a ke schválení návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států NATO a Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID19. Materiál schválila vláda dne 22. října, následně byl materiál projednán výborem pro obranu Poslanecké sněmovny, který svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas. Jedná se o reakci na naléhavou potřebu našeho zdravotního systému.

Prosím, pokračujte. Děkuji vám, pane předsedající. Jedná se tedy o reakci na naléhavou potřebu našeho zdravotního systému. Čeští zdravotníci jsou často přetíženi a vydávají se ze všech sil, aby se situaci podařilo zvládnout. Působení zahraničních zdravotníků bude představovat cennou pomoc a ulehčení v každodenním nasazení českého zdravotnického personálu. Máme nabídku na pomoc 28 lékařů a zdravotníků ze Spojených států, jednáme o možném vyslání zdravotníků s Německem a rozbíhají se jednání s dalšími členskými státy NATO a EU, a to jak na bilaterální úrovni, tak i na úrovni obou organizací. Chtěl bych zdůraznit, že zahraniční vojenští zdravotníci budou v České republice poskytovat zdravotní péči pod dohledem českých zdravotníků a beze zbraně.